Co je velmi důležité, je, že k očištění cyklickému patří také vliv cyklu, tedy vývoje hrubého domácího produktu, na příjmy, jednotlivé daňové položky.

Jinými slovy řečeno, nejde jenom o mimořádné finanční operace, ale také o určité reformní kroky. Víte, že se hovoří o tom, že ve východní Evropě nejsou dotvořeny některé systémy, že nás očekávají určité reformní kroky, ale každý reformní krok přináší ať již na nabídkové, nebo poptávkové straně jistý šok, jednorázový, mimořádný, a dopady tohoto šoku do metodiky strukturálního deficitu jsou nesmírně důležité.

Možná že ne až tak metodicky důkladně, ale spíš v rovině národohospodářských úvah a politických úvah vedl k tomu, že již před rokem 2012 evropské odbory se velmi obávaly přijetí evropského fiskálního kompaktu jako řešení evropské krize, protože když se podíváte na světovou krizi roku 2009 a podíváte se na to, jak krizi čelila Evropa a zejména evropská zóna, tak vidíte, že Evropa si s tím moc poradit neuměla. Že i nadále je územím, kde je nižší tempo růstu, kde neprobíhají strukturální reformy, kdy nejsme schopni dotahovat hendikep, pokud jde o praktickou aplikaci inovací, protože inovační potenciál, chytré hlavy tady máme, tak proč to nefunguje. Tohle všechno samozřejmě v Evropě je a zdá se, že ty obavy, že kromě toho škrticího límečku na veřejné financí chybějící ta prorůstová politika, že je to velice vážné a že to může mít dopady samozřejmě na zaměstnanost, a to je chleba těch odborářů, a že vlastně to směřuje k tomu, že bude narušován sociální smír, sociální koheze a konvergence jednotlivých členských zemí Evropské unie. A to je důležitý princip evropské integrace.

Pravdou je, že Evropská konfederace je v situaci, kdy už smlouva byla ratifikována ve většině členských zemí, a naši čeští odboráři se spokojili s šalamounským stanoviskem, že to je třeba do budoucnosti dotvořit. Tato zadní dvířka chápu, ale není to odpověď na otázku, kterou já si kladu a kterou si kladou další občané. Například tady mohu citovat negativní, i když ze zcela opačných důvodů, než zaznělo z ODS, negativní stanovisko občanské iniciativy Spojenectví práce a solidarity, která se obává, že tímto krokem omezíme rozpočtovou kapacitu, prohloubíme naši strukturální slabost komparace s ostatními zeměmi, a že tudíž to povede k sociálním problémům. Pokud neznáte, jsou různé iniciativy.

Ale my tady nepředáváme Bruselu kompetence tvorby rozpočtu. My tady dáváme Bruselu zmocnění k tomu, aby kontroloval, jestli dodržujeme vytyčený rozpočtový koridor.

Ale to by nemělo být předmětem licitace, ale věcného zvážení. Čili to je k problematice překročení hranice primárního evropského práva, protože toto je mezivládní dohoda, ale vlamuje se do primárního práva a to vlomení do primárního evropského práva bude muset být také kodifikováno v evropských smlouvách.

Čili když to shrnu.

Ale vzhledem k tomu, že nemá potřebné hlasy, tak by bylo dobré, aby nejenom slyšela na pábení od TOP 09, ale aby reflektovala nejenom kvůli nám, ale kvůli občanům, kvůli odborné veřejnosti ty problémy, o kterých tady hovořím, protože bez jejich kvalitního zodpovězení opravdu, ale opravdu nebudeme schopni hlas pro tuto smlouvu přidat, přestože, jak říkám, jsme stranou proevropskou, nechceme méně Evropy, ale Evropa, která by nás dusila, to skutečně není našim cílem. Jedna poznámka. Zpátky se vrátím k tomu strukturálními deficitu.

Předpokládám, že dřív než v roce 2020, ale také předpokládám, že by se to nemělo vztahovat na současnost, protože podle konvergenčního programu nad jedno procento jsme.

Takže v podstatě přijímáme něco, do čeho rovnou zahučíme.

Bude ratifikováno, bude vymalováno. Ať už se s eurem bude dít cokoliv, já jsem v tomto ohledu opatrný realista, to znamená, já si myslím, že evropská měna nekončí, ale také bohužel nemá své problémy zdaleka, ale zdaleka vyřešeny. A pokud jde o to fiskální úsilí, já jsem řekl, že za 15 let se tady strukturální deficit nedostal do těch kýžených hodnot, ale nejenom během krize. Tam bych to dokázal pochopit.

Já si myslím, že tato podmínka, pokud by měla být vážně myšlena, tak by musela být ale daleko jinak formulována. Já se obávám, že taková formulace by nás dostala do pasti a vlastně není tou cestou, na které bychom se byli my schopni shodnout.